výbor pro sociální politiku: kapitola 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí,

výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj: kapitola 314 Ministerstvo vnitra, část správní, 317 Ministerstvo pro místní rozvoj, finanční vztahy k rozpočtům územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti , výbor pro životní prostředí: kapitola 315 Ministerstvo životního prostředí, 348 Český báňský úřad, zahraniční výbor: kapitola 306 Ministerstvo zahraničních věcí,